Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Za tím si stojím. Druhá věc.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jsem hluboce přesvědčen, že stát, který neumí alespoň trochu pomoci potřebným lidem v zahraničí, neumí pomoci ani potřebným lidem u nás. Děkuji. Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Já se taky chci věnovat neziskovým organizacím, ale věřím, že u těchto neziskových organizací zkonstatujete, že jsou to neziskové organizace osvědčené a jsou to organizace pracující s mládeží. Chtěl bych se formálně přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uveden pod č. 154, který přidává ve prospěch kapitoly 333 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zvýšení podpory v oblasti činnosti mládeže 28 mil. korun.

Na školském výboru tento návrh sice neprošel, nicméně i pan bývalý ministr školství i paní předbývalá ministryně školství zkonstatovali, že těmto organizacím to bylo slíbeno a jsou to prostředky, které jsou výraznou prevencí sociálněpatologických jevů u mládeže. Děkuji za pozornost.

Pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, rád bych vám představil dva pozměňovací návrhy k návrhu zákona o státním rozpočtu.

Situace se v současné době dále zhoršuje, přestože se podařilo již v mnoha místech postavit nové školy, a teď se musejí obce a města vypořádat s tím, že se navíc zaplňují kapacity škol ve velkých městech, kam doposud rodiče mohli své děti vozit.

Nás v nadcházejícím roce čeká několik voleb, u některých pravděpodobně dojde i na druhé kolo. V současné době jsou bohužel členové volebních komisí odměňováni za druhé kolo pouhou dvousetkorunou, což znamená v přepočtu na hodinovou odměnu 11 korun českých.

Děkuji za slovo.

Jedná se o sněmovní dokument č. 76 a o sněmovní dokument č. 77.

Dále mi dovolte, abych se řádně přihlásil a načetl tímto dva pozměňovací návrhy, které se v tomto případě týkají sociální oblasti. Tím prvním je kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí č. 313.

Je to určeno ke zvýšení příspěvku na výkon sociální práce na krajských a obecních úřadech. Zde jenom krátké odůvodnění.

Vzhledem k nárůstu počtu osob v sociálně složitých situacích je potřeba zajistit účinnou a dostupnou sociální práci z úrovně krajských obecních úřadů.